Je to mýto nebo dálniční známka.

Takže já myslím, že díky tomu, že se ekonomice daří, daňoví poplatníci odvádějí rekordní peníze do státního rozpočtu, částka je poměrně malá, s tím si vláda bezesporu poradí, můžeme to zrušit. Věřím, že podpoříte tento návrh, zejména ti, kteří se nehlásí k levici, ale myslím, že i levicoví kolegové by to mohli podpořit, protože mimochodem dneska jsme měli body ministra zdravotnictví, když jste zrušili takhle pět miliard za zdravotnické poplatky, tak to žádný problém nebyl. A ještě jednou opakuji to číslo: výnos pět miliard, milion daňových přiznání ročně, čtyři miliony plateb ročně. To za to opravdu nestojí. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec František Laudát.

Přátelé, kamarádi, sežeňme zpravodaje. Prosím, kdo z poslanců, patrně hospodářského výboru... Pan poslanec Votava se aktivně hlásí, ale o tom musím dát hlasovat.

Budeme hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení. Nejprve vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování 414. Návrh byl přijat. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já už to asi nebudu nějak komentovat jako zpravodaj, nebo náhradní zpravodaj. Myslím, že pan předkladatel v osobě pana kolegy Stanjury to uvedl myslím dostatečně.

Drobný problém by s tím byl. Děkuji vám za slovo. Je vidět, že Občanská demokratická strana se vydala cestou návrhu rušení některých daní. Teď projednáváme tedy rušení daně silniční. Máme tady ve Sněmovně i návrh, nebo padl aspoň takový návrh, abychom zrušili daň z nabytí nemovitosti. Říkám to správně?

Za prvé, jaký to bude mít rozpočtový dopad. Ano, pan kolega Stanjura tady správně řekl na mikrofon, že zrušení této daně by představovalo ztrátu pět miliard, ztrátu pro Státní fond dopravní infrastruktury. Když se vrátím zpátky k té dani z nabytí nemovitosti, tak tam už je to skoro deset miliard, takže když to sečteme, tak už je to 15 miliard. Takže miliarda sem, miliarda tam. No, asi to není tak jednoduché.

A zase se odvolávám na stanovisko vlády, které je tedy nesouhlasné, a já se s tímto stanoviskem ztotožňuji.

To je také pravda. Uvádí dalších minimálně osm zákonů, které by se musely upravit. Tak pokud bychom zrušili tento zákon, tak určitě by tady asi nastala nějaká podstatná kolize a nebylo by to vůbec proveditelné.

Děkuji panu poslanci. Eviduji návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Pardon. Nejprve pan navrhovatel byl přihlášen. Nechce využít své přednostní právo, tudíž pan poslanec Kolovratník je řádně přihlášen. Prosím, pane poslanče.

Myslím si, že navrhnout výpadek pěti až šesti miliard z příjmů SFDI, to považuji za skutečně rizikové a velmi nepromyšlené. Vůbec nevím, proč takový výpadek pan předkladatel navrhuje. A jenom připomenu relativně nedávnou debatu, kterou jsme tu měli při novele zákona o SFDI, o Státním fondu dopravní infrastruktury. Ať se podíváme na města, na obce, na místní komunikace a podobně. Pak jsme hledali nějaký kompromis.